Jen bych vám na závěr přečetl § 13 odst. 1 ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, který říká, co se hradí z veřejného zdravotního pojištění: Jestliže výkony odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jeho poskytnutím dosaženo, a tyto výkony jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné. Ale další dva body říkají, že ty výkony, které jsou hrazené, musí být v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. A za třetí, že existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. Jen bych si dovolil připomenout, že existuje řada významných zemí s kvalitním zdravotnickým systémem, kde lázně nejsou hrazené vůbec. Tam se rozhodně nedá mluvit o tom, že by to byly zdravotnické systémy, které jsou podřadné, a spíše se je možno obávat, že tak jako po téměř dvaceti letech používání indikační vyhlášky pro lázně ji Ústavní soud prohlásil přes veškerou zkušenost, která s ní byla, za protiústavní, může nastat situace, kdy zákon, který cituje některé úhrady lázeňské péče, jednou prohlásí v tomto bodě také za protiústavní.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den také, vážení senátoři.

Sám jsem lékař a určitě bych nerad, abychom naše kolegy poškozovali.

Jak bylo řečeno, dodatek byl probrán dvakrát na zdravotním výboru Sněmovny, dvakrát byl vrácen a teprve třetí varianta, kterou pan poslanec Hovorka přednesl zde, se jevila jako přínosná a také jsme proto pro ni hlasovali. Jenom bych chtěl krátce shrnout, abyste si uvědomili, jakým způsobem je zdravotnické zařízení financováno smluvně, podle smluv. Je to především takzvaná rámcová smlouva, to je smlouva na dobu pěti let, kterou má zdravotnické zařízení s pojišťovnou, kde jsou prostě rámcové informace o tom, jaké služby bude poskytovatel poskytovat.

Co to je?

Ten dodatek by měl být dohodnut už na začátku roku. Individuální dodatek. Proč taky...

Ta výhoda bude spočívat v tom, že bude mít na tento výkon vyšší úhradu než třeba konkurence.

Co tedy vznikne, pokud se přijme dodatek poslance Hovorky? A ty, které se nebudou zveřejňovat, to je ta rámcová smlouva, to jsou úhradové dodatky podle úhradové vyhlášky.

Ne platnost, ale účinnost. Takže účinnost bude až při zveřejnění této smlouvy.

Nikoliv. Stále funguje a existuje úhradová vyhláška a budou placeni podle úhradové vyhlášky. Byla zde dobrá poznámka, že ne všichni lékaři jsou padouši. Určitě tomu tak je.

Jedni tvrdí, že jsou to dokonce tři čtvrtiny smluv. Sám nevím, co je pravda, ale dozvíme se to, pokud přijmeme tento dodatek.

Vůbec nevíme, zda bude obsahovat to, co by měla obsahovat.